Teď tady mám jednu přihlášku s přednostním právem, to je pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo.

Děkuji. Potom pan poslanec Tejc.

Poprosím už dvakrát na mě nepřišla řada při jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji. Nyní pan poslanec Tejc. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Já si dovolím také požádat o pevné zařazení, a to dvou bodů, o kterých bychom hlasovali samostatně, a to bodu 8 jako třetí bod dnes.

Týká se to místních poplatků, konkrétně poplatků za odpad. To je věc, která se týká poplatků, které jsou placeny dětmi apod., to znamená, abychom už sprovodili ze světa tento problém. Pane poslanče, přejete si tyto dva body zařadit jako třetí a čtvrtý bod dnešního dopoledního jednání? Děkuji. Dále k pořadu schůze nemám další přihlášky. Ještě omluva pana poslance Štětiny od 13 h ze zdravotních důvodů. Pana ministra Němečka jsem omlouval a pan poslanec Holeček se z dnešního jednání omlouvá z důvodu nemoci. Tolik tedy omluvy. Budeme hlasovat.

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Pan poslanec

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

I Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se změnami pořadu schůze. Děkuji. Budeme tedy pokračovat tak, jak jsme si právě odsouhlasili.